96 % českých důchodů je vypláceno prostřednictvím českého státu, stárne nám obyvatelstvo, máme malý podíl soukromých peněz na celém systému.

Všechno, co tam padne, to tady známe 30 let. Děkuji. Paní poslankyně Tereza Hyťhová, po ní s faktickou poznámkou paní ministryně. Děkuji, pane předsedající, za slovo. My navrhujeme koncepční řešení a opravdu mě velmi mrzí, že dneska pouze 10 hlasy tedy neprošel, zkrátka byl podpořen pouze 10 hlasy náš návrh, kde bychom chtěli, abychom vlastně z daní, které odvádíme měsíčně státu, mohli dát 1 % našim prarodičům, rodičům, zkrátka abychom se i my podíleli na tom, aby naši důchodci, naši občané se měli lépe. Myslím si, že tohle je taková předvolební agitka před krajskými volbami, jak se zalíbit našim důchodcům a našim občanům. My samozřejmě toto podpoříme. Podpoříme, aby dostali 5 tisíc korun důchodci, ale musím zopakovat, že je to opravdu výsměch, protože tady neustále posloucháme od paní ministryně, od celé vlády, že bude důchodová reforma. Já už jsem tady tři roky, za ty tři roky jsem to poslouchala už tolikrát, žádná důchodová reforma nebyla a nevím, jestli vůbec do konce volebního období bude. U vlády jste, paní ministryně, již sedm let, a do dnešního dne jste žádnou důchodovou reformu nepředložili.

Takže za Trikolóru podpoříme, ale považujeme to za absolutně nekoncepční a věřím, že do budoucna Poslanecká sněmovna podpoří náš návrh, jak jsem tady zmiňovala, s tím jedním procentem. Děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím, máte slovo.

To ale všechno budeme diskutovat v příštích měsících. Já bych chtěla ještě jednu reakci na pana předsedu Stanjuru.

A nemyslím si, že zásluhovost je pouze objem odvedených finančních prostředků.

To znamená, je to i o tom, jestli zásluhovost je pouze finanční, nebo zásluhovost je i ve smyslu poskytované péče, která by měla být pak ve stáří finančně oceněna.

Děkuji paní ministryni. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jenom ještě jednu faktickou reakci na paní ministryni. A následně vaše vláda předloží návrh, který zvyšuje závislost státního rozpočtu na sociálním pojištění, který disproporčně snižuje daně těm nejbohatším. A místo toho, abyste snížili to sociální pojištění, tak snižujete tu sazbu daně z příjmů fyzických osob, na čemž právě nejchudší prodělají, a současně nám říkáte, že se to bude řešit pak tady za pár měsíců. Děkuji. Pan poslanec Pavel Bělobrádek, faktická poznámka. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Tak první věc, myslím, že tady zaznělo, že by se mělo přidávat všem penzistům stejně. A zaznělo tady také něco o Ústavním soudu, jestli se nepletu.

Je to proto, že lidé, kteří více odváděli, by měli mít i vyšší penze. Druhá věc, která se týká toho, co říkala paní ministryně. Tak samozřejmě že zásluhovost by měla být nejenom tím, kolik ti lidé odvedli do systému, ale i tím, kolik vychovali dalších plátců do systému, a to je i navrhovaná důchodová reforma, z níž podstatnou část se podařilo dostat i do závěrů takzvané Potůčkovy komise, která za Sobotkovy vlády tady existovala.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Argumentuje se tu zvyšující se inflací.

Návrh je také diskriminační. Dává peníze na státní dluh pouze osobám pobírajícím důchod, včetně těm v předčasném důchodu, zatímco nedává nic seniorům, kteří se dobrovolně rozhodli přesluhovat a do řádného důchodu nenastoupit, i když mohli. Díky této diskriminaci nedostanou nic i někteří lidé starší 60 let, nebo naopak budou donuceni vstoupit do řádného důchodu, i když to ještě neplánovali a chtěli naplno pracovat.